Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, v tisku se vyjádřil bývalý člen Rady ČTÚ a exnáměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý, že sítě páté generace ještě nemají smysl.

Má Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracované analýzy potřeby 5G technologií a analýzu rizik spojených se zavedením uvedené technologie? Vzhledem k neustálým kybernetickým incidentům na území našeho státu je kromě potřeby uvedené technologie ve hře i problematika kybernetické bezpečnosti. Nástup internetu věcí, který přímo navazuje na technologii 5G, která je mimochodem pro něj nutnou podmínkou, několikanásobně zvýší nebezpečí kybernetických útoků.

Politici byli ovlivněni lobbisty operátorů, kteří chtěli 5G využít k tomu, aby získali daleko víc spektra na úkor jiných hráčů, v USA třeba na úkor satelitních operátorů a v Evropě na úkor televizního vysílání. Tak.

Ale věcně. Můžeme se bavit o tom, jestli do určité míry to 5G není trošku, řekněme, jenom marketingový brand, značka, ale to není to podstatné. To podstatné je to, že je třeba budovat vysokorychlostní infrastrukturu.

Je to prostě nějaká nová technologie a je třeba se těm technologiím postupně přizpůsobovat. Věc druhá je, jak je nazýváme. To není to podstatné.

A my jsme si vytyčili, že jsme zemí pro budoucnost. My chceme postavit naši společnost na chytré infrastruktuře, na chytrých řešeních. Chceme ji postavit na výzkumu, na vývoji. Chceme ji postavit na tom, aby Česká republika, naše firmy byly schopny generovat přidanou hodnotu, která je základem pro ziskovost, a to je základem pro dobré mzdy, to je základem prostě pro stabilní prostředí. To, že i jsme se za posledních několik let dostali na špičku ekonomickou v oblasti Evropy, ještě neznamená, že za dalších několik let tam budeme. A budeme tam tehdy, pokud vytvoříme našim firmám dobrou základnu pro to, aby zde mohly generovat produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Je to úžasný projekt, který jim tam bezvadně funguje a je zaměřen na zrychlení dopravy.

Že to není paní Columbová, že to není něco, co je něco virtuálního, co využijí možná ti velcí podnikatelé, ale že je to naprosto přirozená věc, která slouží prostě k obslužnosti malých měst, která slouží k bezpečnosti a posílení bezpečnosti obcí, posílení bezpečnosti regionů.

Takže snad jsem to řekl dostatečně srozumitelně. Děkuji mockrát.

Já děkuji za to vysvětlení. Podobně jako internet věcí, který v podstatě velice úzce tady s touto technologií souvisí. Nicméně posun k technologii, tedy resp. k internetu věcí, znamená, že každá ta věc bude mít nějakou svoji, byť ne vysokou, ale nízkou takovou autonomii, inteligenci a bohužel i možnost právě například útočit kyberneticky, nějakým způsobem ohrozit vlastně funkčnost třeba té 5G sítě. A jestli jsme na to připraveni.

Takže zdali k tomu máme opravdu sílu udržet bezpečí na této síti. Pan ministr. Ano, děkuji.

To je nepochybné. A supervelmoci dneska zavádějí tyto technologie nejenom pro ekonomický růst, ale současně pro posílení bezpečnosti. Mimo jiné i proto jsme třeba v oblasti umělé inteligence vypsali téma národní, které je zaměřené právě na bezpečnost.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Karle Maříkové, která byla vylosována na čtvrtém místě, k přednesení ústní interpelace na ministra Vojtěcha Adama, který je nepřítomen.